Paní poslankyně Maxová vcelku logicky také navrhovala zúžit počet těch, kdo by měli nárok na novou dávku dlouhodobé ošetřovné. Chtěl bych dodat, že vedeme diskusi o zcela nové sociální dávce v rámci nemocenského pojištění na konci volebního období. A navíc tedy roční výdaje na tuto dávku ministerstvo odhaduje na více než 2 miliardy korun.

Zjevně ony dopady na státní rozpočet budou vyšší.

Je určitě moudřejší již tuto otázku, jestli zavádět dlouhodobé ošetřovné, nebo zvolit jiný institut, vhodnější institut, je vhodnější a moudřejší přenechat nové Sněmovně a poslancům vzešlých z nových voleb a nekomplikovat jim situaci. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Kostřicu. Prosím, pane poslanče.

Čili si myslím, že ten pozměňovací návrh je opravdu správný, a za svou osobu bych vás poprosil o jeho podporu. Děkuji vám. Já vám děkuji. Jako další se do rozpravy přihlásil pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů, nepodpoříme omezení okruhu osob, které mohou požádat o ošetřovatelské volno. Naopak jsme připraveni podpořit pozměňovací návrh kolegyně Nohavové, která dává možnost zaměstnavateli odmítnout poskytnutí dlouhodobého ošetřovatelského volna pouze ze závažných provozních důvodů. Chtěl bych vás také požádat, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, který jsem podal společně s kolegyní Gabrielou Peckovou, který zkracuje povinnost sedmidenní hospitalizace na tři dny. Už zde o tom mluvili tady kolegové. Já jsem přesvědčen o tom, že my jsme jako lékaři schopni během dvou až tří dnů natolik posoudit zdravotní stav pacienta, abychom fundovaně rozhodli o tom, zda je jeho stav dlouhodobě nepříznivý a opravňuje k přiznání institutu dlouhodobého ošetřovného. Protahovat tuto dobu na sedm dní považuji z mnoha ohledů za nezodpovědné rozhodnutí. V prvé řadě to může ohrozit samotného pacienta. Také už zde o tom hovořila kolegyně Pecková a pan kolega Kostřica. Je potřeba si uvědomit, že to jsou jedny z nejzávažnějších infekcí, které na interních, ale i dalších odděleních bují a pacienty ohrožují. Existuje také psychosociální ohrožení pacientů, kteří v podstatě nepotřebují nemocniční péči, a přesto je tam dovezeme, abychom dospěli k tomu přiznání institutu dlouhodobého ošetřovného. I toto považuji za nezodpovědné. A také zde už hovořila kolegyně Pecková, je tady i ohrožení samotného zdravotnického systému. Ve druhém čtení jsem tady hovořil o personální krizi v našich nemocnicích a ptal jsem se paní ministryně, zda konzultovala zavedení sedmidenní povinné hospitalizace s odbornými společnostmi a s Asociací nemocnic. Nevím, zda paní ministryně využila toho času mezi druhým a třetím čtením a jestli se tu informaci dozvíme. Předpokládal jsem, že se ji dozvíme na začátku dnešního projednávání. V každém případě jsem využil možnosti mezi druhým a třetím čtením a konzultoval jsem tuto situaci s Českou internistickou společností a dostal jsem k dispozici dopis, který adresovali interní lékaři panu ministrovi, který se sice přímo netýká tohoto zákona, ale týká se krize interních oddělení v naší republice. A dovolte mi, abych jenom část toho dopisu vám zde dneska přečetl: Interna a interní oddělení jsou páteří českého zdravotnictví stejně jako ve většině zemí světa. A jsou to právě interní chirurgická a gynekologickoporodnická oddělení, na kterých leží největší tíha nepřetržité akutní lůžkové péče o nemocné 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Samozřejmě nechceme vůbec podceňovat význam dalších oborů, bez kterých by nebylo možné poskytovat kvalitní péči a se kterými musíme úzce spolupracovat. Ale právě s ohledem na úlohu interny se kritická situace na interních odděleních velmi rychle odrazí v celém českém zdravotním systému. Jistě, v naší zemi je někdo zodpovědný za fungování zdravotnictví a řešení není úkolem odborných společností.